Vyslovuje souhlas a) v asistenční misi Evropské unie pro Ukrajinu na území členských států Evropské unie v celkovém počtu 55 osob, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2024,

Žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu jedenkrát ročně, a to vždy do 30. června, o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu a o pobytu příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky v předchozím roce, a to v rámci informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích za příslušný kalendářní rok. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a ještě za III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane zpravodaji. První bude římská jedna vyslovuje souhlas, to, co jste přečetl.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Přistoupíme k hlasování o bodu číslo dvě. Nyní už bude postačovat nadpoloviční většina přítomných poslanců. Vidím, že kvorum je nastaveno správně.

Kdo je proti? V hlasování číslo 7 bylo přihlášeno 161 poslanců, pro hlasovalo 143, proti 13 a i tento návrh usnesení byl přijat. Čili první i druhé usnesení jsme přijali a já končím projednávání sněmovního tisku 339.

Ano, paní předsedkyně se hlásí asi k hlasování. Tak prosím, máte slovo. Hlasovala jsem pro a nezpochybňuji hlasování. Ano, takže pro záznam. Děkuji pěkně.